Dneska je ta zakázka, pokud vím, znovu vypsaná a vyjde to na 128 milionů. Ušetříme.

Takže jednoznačně úředníci pochybili a pan ministr místo toho, aby je popravil, tak je kryl. A potom jsem to musel udělat, protože zkrátka už to bylo neudržitelné. Takže já se divím, že dává tolik rozhovorů ke všemu možnému, píše knížky, zpívá a nevím, co všechno dělá, ale říkám vám, že to je nesmysl.

A máme plno podniků, které nejsou v dobrém stavu, jako Česká pošta, a ty České dráhy taky určitě mají kolik desítek miliard v Českých dráhách se rozkradlo v minulosti? Děkuji za odpověď.

Co to znamená? Odpovídá pan Kremlík:

Nic víc, nic míň. Pane premiére, máte slovo. Ještě jednou.

Je to specialista na digitalizaci, na IT, ano, a já jsem ho taky přizval na konzultaci ohledně digitalizace a rekodifikace stavebního práva, takže nevím, proč bych to nemohl udělat.

No on měl podat! Ale on ho nepodal!

Děkuji vám. Poprosím, aby přednesl svoji interpelaci opatření vlády proti suchu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, dnes jsme měli možnost vyslechnout zprávy ke kůrovcové kalamitě od ministra zemědělství i od ministra životního prostředí a s tím úzce souvisí problematika sucha. V posledních několika letech se stalo téměř pravidlem, že Českou republiku postihují mimořádně teplá a suchá léta, při kterých trpí nejenom příroda, ale které ohrožují i zásobování řady obcí pitnou vodou a působí vážné škody českým zemědělcům.

Děkuji za odpověď. Já vám děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Určitě. Sucho je důsledkem klimatické změny. My jsme si toho vědomi. Máme tu národní koalici boje proti suchu. Já myslím, že tandem ministr Brabec a Toman funguje velice dobře.

Zajištění dostatku pitné vody pro občany, větší zadržení vody v krajině je totiž nejvyšším veřejným zájmem naší země.

V letošním roce by Ministerstvo životního prostředí chtělo podpořit až 200 dalších žádostí za 250 milionů korun.

V obou programech příjem žádostí ale probíhá a finance jsou zajištěny.